Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Ano, děkuji. Já jsem řádně přihlášen, to znamená, většinu argumentů řeknu ve svém řádném vystoupení, ale zaujala mě poznámka pana kolegy Veselého o tom, s čím bojuje sociální demokracie 143 let.

Stačí se podívat na to, co se stalo před ekonomickou krizí v době ekonomického růstu. Byla velká zaměstnanost, kdy zaměstnavatelé se snažili získat své zaměstnance nejenom tím, že jim zvyšovali plat, ale že nabízeli určité benefity.

To jsou běžné příběhy, které se dějí, a my nemusíme přece tady direktivně všem určovat, zaměstnancům i zaměstnavatelům: Musíte udělat tohle. Já jsem přesvědčen, že každý rozumný zaměstnavatel si váží svých zaměstnanců a dokáže najít cestu, jak se s nimi dohodnout, protože o ně nechce přijít. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Takže já nevím, o čem tady mluví sociální demokracie, ale rozhodně socialisticky to tenkrát nevypadalo. Já bych se chtěl jenom zeptat kolegy, aby mi odpověděl na otázku, jak vyřeší nemocnice a zdravotnictví, když prodloužíme dovolenou. Najednou seženeme více pracovních sil do zdravotnictví? Dneska zdravotnictví trpí tím, že vlastně všichni dělají načerno práci navíc, ne na oficiální pracovní poměr, protože vlastně ten určuje, že v práci můžete být jenom osm hodin a mezi jednotlivými pracovními směnami musí být nějaká přestávka, která je docela dlouhá.

Tak jak vyřešíme práci v nemocnicích, protože na každého čtyřicátého zaměstnance vyjde prodloužením doby jeden zaměstnanec navíc? Jak to uděláme? Takže já bych rád, kdyby mi na to kolega odpověděl.

A poslední věc.

Ale přiznám se, že jsem nikdy nenašel odvahu si vzít nějakého pracovníka nebo spolupracovníka, hlavně zaměstnance, protože to není úplně jednoduchá věc. Tím se vracím k tomu, co jsem tady kritizoval.

Dobré dopoledne. Kolegyně, kolegové, ještě navážu na diskuzi a chtěl bych reagovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na kolegu Veselého. My samozřejmě chápeme ty důvody, proč chcete zavést pátý týden dovolené.

Nevíme sice, jak bude hluboká, nevíme, jak bude dlouhá, ale zcela jistě bude. A pokud bychom v tuto chvíli přistoupili k tomuto kroku, tak si řekněme, co těm našim zaměstnancům nabídneme. Ano, části z nich nabídneme pátý týden dovolené, ale části z nich a nebude to malá část nabídneme výpověď, protože zaměstnavatelé nebudou schopni za stávajících podmínek garantovat jejich pracovní místo. A pokud dáme na misku vah, jestli budu mít jistotu, že budu mít dál práci, že budu moct chodit do práce a budu vydělávat, anebo jestli budu mít možná hypoteticky pátý týden dovolené, tak si řekněme, co je pro naše občany důležitější.